Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 189, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 168, proti žádný, návrh byl přijat.

Kladné? A pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 190, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 170, proti žádný, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Můžeme pokračovat.

Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat.

Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat.

Pan ministr?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Můžeme dál.

Pan ministr? Děkuji.

Máme hlasování s pořadovým číslem 195, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 70, proti 87, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Pan ministr? Děkuji.

Není otevřena rozprava, tzn. pouze námitka proti postupu při hlasování.

Tak to pojďte říct na mikrofon do stenozáznamu. Dobrý den, chtěl bych nahlásit svoji chybu. Hlasoval jsem záporně. U kterého bodu, pane poslanče? Protože jsme měli mnoho hlasování. Teď poslední bod.

Paní zpravodajko, můžete pokračovat.

Pan ministr? Děkuji.